Pane poslanče, 19 hodin.

Registruji, že to přerušuji ve vašem vystoupení, pak je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Chvojka a poté paní poslankyně Golasowská v obecné rozpravě. Zazněl návrh na zkrácení projednávání ve výborech, a jelikož je po 19. hodině, již nemůžeme hlasovat a jednat o zákonech.